Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Jde o pozměňovací návrh paní poslankyně Fischerové, také se týká přílohy číslo 1, kde se konkrétně upravují výše odměn podle § 25. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka, opět se týká přílohy číslo 1, kde se konkrétně upravují výše odměn podle § 25. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Ani tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o E14, je to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který se týká nové definice § 30, což jsou volná užití díla. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh byl přijat. Pardon, nebyl přijat. Omlouvám se. Dále budeme hlasovat o A2. Tento pozměňovací návrh je totožný s L1 pana poslance Raise, proto L1 bude dále nehlasovatelný. Jde o pozměňovací návrh školského výboru. Ve vládním návrhu zákona zrušuje novelizační bod 24, který se týká rozmnožování tiskových rozmnoženin na papír nebo podobný podklad. Stanovisko garančního výboru je doporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o A2. Kdo je proti?

Tak když jsme schválili A2, je nehlasovatelný K3 první varianta i druhá varianta, a proto budeme hlasovat nyní o E15. Je to pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který do textu zákona vkládá nový § 30c, to je definice tradičního lidového díla. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod, v § 31 odst. 1 vkládá nové písmeno d).

Návrh nebyl přijat. Další hlasování bude o K5. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Týká se propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodej, vlastníci sbírky muzejní povahy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o K5.

Návrh nebyl přijat. Další hlasování bude o K6, opět pozměňovací návrh pana poslance Koníčka. Vkládá nový novelizační bod, v § 34 nově upravuje písmeno c). Konkrétně jde o úřední a zpravodajskou licenci. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jde o pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který do textu zákona vkládá nový novelizační bod. Nově upravuje text § 33, týká se užití díla ve vlastnictví či ve veřejném prostoru. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Vkládá do textu zákona nový novelizační bod. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

Návrh nebyl přijat.

Vkládá nový novelizační bod, upravuje text § 37 odst.

Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další hlasování bude o A4. Jde opět o pozměňovací návrh školského výboru.